Z pověření vlády uvede tento tisk ministr dopravy Daň Ťok. Prosím, máte slovo, pane ministře. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, Česká republika a Království Saúdské Arábie dosud nemají sjednánu mezinárodní smlouvu v oblasti civilního letectví.

Dohoda prošla v Poslanecké sněmovně prvním čtením i zahraničním výborem, následně byla však stažena z programu pro druhé čtení z důvodu zamítnutého návrhu v plénu Senátu v červenci roku 2017. Důvodem pro zamítnutí návrhu v Senátu nebyl nesouhlas s věcnou stránku dohody.